A když se nejmenovaní opoziční politici ptají: A co naši lidé?

Jejich dům nebo často celé město je v troskách a vy jim chcete vyčítat zdravotní péči? To nemůže nikdo myslet vážně. Účelové vykopávání příkopů ve společnosti a umělé vytváření konfliktů v době, kdy by měla být solidarita, to já budu naprosto odmítat nejenom jako lékař, ale jako člen Červeného kříže. A jsem rád a hrdý na to, že to dělá náš stát a naši spoluobčané.

Samozřejmě jsme k tomu připravili ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem práce a sociálních věcí informační materiály.

Mnoho z nich si našlo práci a zdravotní pojištění naopak odvádějí. Celkově si troufám tvrdit, že situaci jsme za daných okolností zvládli nejen jako ministerstvo, ale i stát a česká společnost jsme v této těžké zkoušce nepochybně obstáli. To koneckonců potvrdili i zástupci Světové zdravotnické organizace, UNICEF, Evropské unie, kde momentálně předsedám Radě EU. Tím se dostávám ke třetímu úkolu, kterému naše vláda čelí, a tím je předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Máme za sebou dva ze šesti měsíců neskutečné jízdy, kdy čeští ministři řídí jednání ministrů z celé Evropské unie a naši odborníci koordinují jednání desítek až stovek pracovních skupin, odborů a výkonů.

Toto téma je pro mě osobní a je pro mě velmi důležité.

To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem požádal profesora Vorlíčka, aby se stal mým poradcem a dokončil svoje dílo, tedy vybudování komplexních onkologických center a provázání sítě. A já Jiřímu za toto strašně děkuju.

Z konference vzešla řada doporučení, která budu příští týden předkládat a budou tématem neformálního jednání ministrů zdravotnictví, které povedu.

Je toho obrovské množství. Jsem hrdý, že mám od zahraničních kolegů zpětnou vazbu, že předsednictví zvládáme velmi profesionálně a že za to bych chtěl vyjádřit upřímný dík organizátorům, ať už je to Masarykův onkologický ústav, ať už jsou to další zařízení, a všem těm lidem, kteří na ministerstvu na tomto pracují. A nyní k tomu, co je hlavním úkolem každého ministerstva: posunout ve své gesci naši zemi o něco kupředu. Základním kamenem každé vlády je její programové prohlášení. Ve zdravotnické části máme po osmi měsících splněnu velkou část slibů, které jsme v této části občanům dali.

Je to něco, o co usilovali předchozí ministři zdravotnictví. Diskutovali jsme to napříč politickým spektrem, napříč odborníky a myslím, že se podařilo něco, po čem celá veřejnost volala.

Končí tím ad hoc navyšování rozpočtu, které často pouze rozkolísalo systém, a můžeme začít diskutovat o dlouhodobém plánování zdravotní péče.

Ano, prevence je jedním ze základních témat programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví a nám se podařilo během necelých devíti měsíců prosadit ztrojnásobení fondů prevence.

V kostce: proběhly desítky jednání s Asociací děkanů, vedením obou institucí, zástupci odborných společností, zástupci SORu i KORu a dospěli jsme k jasné spolupráci, k jasné spolupráci a modelu, který povede k provázání vzdělávání v kmenech, vzdělávání základních atestací, nástavbových atestací a certifikovaných kurzů. Dosáhli jsme shody a během následujících dvou měsíců podepíšeme smlouvu s asociací, s oběma instituty a s ministerstvem, která bude základním kamenem toho, jak bude nastavena další spolupráce.

Zaslouží si.

To je dlouhodobý problém českého zdravotnictví.